Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Návrh mění způsob podmínek pro vstup nových autorizovaných obalových společností na trh, a to na principu sdílení.

To, co je dle mého názoru velice důležité, je, že ty povinné osoby, to jsou společnosti, které uvádějí obaly na trh, budou mít volbu AOS, se kterou budou dále spolupracovat. Nastavením jednotné cenotvorby pro výpočet výše příspěvků povinných osob nebude docházet ke zvýhodňování žádného subjektu. V rámci navrženého principu sdílení není nutná další administrativa pro uzavírání smluv s obcemi a všemi dalšími dotčenými subjekty poskytujícími tyto služby v oblasti nakládání s odpady. Další bod, který si myslím, že je velice důležitý, je bezproblémový chod všech AOS, kdy bude vytvořeno kontrolní obalové centrum pro zabezpečení systému výkaznictví, informačních toků a evidence kontroly. A co si myslím, že je také velice důležité, Ministerstvo životního prostředí bude zde držet 30 % akcií Kontrolního obalového centra, takže dochází k posílení jeho dozoru nad výkaznictvím, a AOS budou předávat do kontrolního centra výstupy ze svých informačních systémů.

Má navrhovaná úprava nezatíží státní rozpočet ani rozpočty obcí. Já souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Adamec, že tento pozměňovací návrh je velice rozsáhlý a že by si zasloužil být samostatnou novelou, nicméně dovoluji si vás požádat potom ve třetím čtení, abyste tento pozměňovací návrh podpořili, a tím umožnili vstup dalších autorizovaných obalových společností na český trh. Já vám děkuji a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Dolínek. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové.

Takže byl bych velmi rád, aby se i tyto věci promítly do celé filozofie odpadového hospodářství, do oblasti obalů atd.

Děkuji za případnou podporu. Děkuji.